Je důležité si uvědomit, že vyjádření, která jsou o zdravotních diagnózách, o lidech bez toho, aniž by člověk měl potřebnou lékařskou odbornost a provedl nějaké vyšetření, jsou neetická a nebylo by podle mě správné, abychom takovýmto způsobem vystupovali na půdě Poslanecké sněmovny. Já jsem chtěl poprosit, jestli bychom se mohli vrátit ke slušné podobě vyjadřování, a poprosit předsedající, jestli by se neporadili, jakým způsobem držet diskusi v kultivované podobě, aby k takovémuto používání urážlivých přirovnání nedocházelo. Děkuji, zaevidováno.

Prosím, pane poslanče, vašich pět minut. Děkuji, paní předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, mám dnes návrh na zařazení bodu pod názvem Snižování počtu odsouzených ve výkonu trestu v České republice. Je vcelku známým faktem, že Česká republika se v této oblasti potýká s několika závažnými problémy. To je jedna část problému.

Posledním faktem je, že máme poměrně vysokou recidivu. Jsem rád, že vláda České republiky této problematice teoreticky věnovala pozornost ve svém vládním prohlášení, i v tom revidovaném z poslední doby, nicméně záměrně připomínám teoreticky, protože nevidím žádná konkrétní opatření nebo konkrétní výstupy v tom smyslu, že by se tato problematika nějak řešila.

Většinu z nich znám a mrzí mě, že v této věci nekomunikuje vládní koalice s opozicí, respektive nekomunikuje s parlamentními orgány, které jsou na tuto věc ustaveny, to je podvýbor pro vězeňství a podvýbor pro sociálně vyloučené lokality a začleňování lidí po výkonu trestu.

Kdyby tomu tak nebylo, tak bych tady dneska nestál a nestál bych o to, aby se tento bod oficiálně zařadil na program jednání Sněmovny. Děkuji za pozornost a za případnou podporu.

Nicméně nevidím ho v sále, takže ta přihláška propadá.

Ještě přečtu omluvu. Budeme v pořadí, jak byly předneseny, nyní hlasovat návrhy na změnu pořadu schůze. První hlasování je o předřazení bodu číslo 113, sněmovního tisku 323. Všechny odhlašuji. Prosím, přihlaste se všichni svými hlasovacími kartami.

Tento návrh přednesl pan předseda Marek Výborný. Zahajuji hlasování.

Kdo je proti? Hlasování číslo 89, bylo přihlášeno 150 hlasujících, pro 150, proti tedy 0. Tento návrh byl schválen. Nejprve budeme hlasovat o tomto návrhu nového bodu. Kdo je pro tento návrh? Nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Návrh schválen nebyl.

Zahájila jsem hlasování. Nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Také tento návrh byl zamítnut. Zahájila jsem hlasování. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Zahájila jsem hlasování.

Kdo je proti?

Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Ani tento návrh nebyl přijat.